Myslím si, že to není nic proti vám, žádný útok na vás, ani na vládu, jen se snažíme i vás podržet v tom, aby i kraje, města, obce, soukromí vlastníci například mohli pokračovat v opravách svých majetků, které jsou chráněnými památkami, protože ty programy prostě nebyly naplněny finančně. A já si nemyslím, že je to něco proti ničemu.

Prosím, pane ministře. Je to náš rozpočet, je to naše zodpovědnost a na těch číslech vidíte, že kultura je prioritou české vlády.

A druhá věc je obecná, a zase to není útok na paní poslankyni, prostřednictvím pana místopředsedy.

Budu hájit všechny kapitoly bez ohledu na to, jestli je to ministr za ODS, nebo nějakou jinou politickou vládní stranu. Já úplně neuznávám ty výmluvy typu: To není náš rezort.

Na druhé straně, když to dáme do kontextu, porovnáme s ostatními kapitolami, tak si myslím, že rezort kultury je na tom dobře.

Já vám děkuji i za dodržení času.

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, děkuji za slovo. Na začátku bych chtěl poděkovat za tu dobrou vůli. Já jsem požádal pana místopředsedu, že mám nějaké rodičovské povinnosti, aby mě nějak předřadil. Teď se to trochu zaseklo, takže jsem možná té nabídky velkoryse mohl využít, ale to je jedno. My jsme ve druhém čtení, takže bez nějakých politických nánosů si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy.

Já si troufám říct, že to nezohledňuje tu situaci, která aktuálně je, a v rámci druhého čtení řeknu jenom dva příklady.

To znamená, že když je tam násobně více podnětů, mělo by to být zohledněno i v tom, aby je stačil někdo zúřadovat, protože jinak posíláme ty lidi někam, kde budou čekat.

To znamená, že kromě většího tlaku ze strany spotřebitelů přirozeného je tam vlastně správa zcela nového odvodu, to znamená, úplně nová kompetence.

Takže tolik.

Já vám také děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Ráda bych vám představila své dva pozměňovací návrhy, kterými se mění vládní návrh zákona o státním rozpočtu v kapitole 333 Ministerstva školství takto: ve specifickém ukazateli Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací se výdaje zvyšují o částku 4 300 000 000 korun.